A tady je potřeba říct, že ještě předtím, než vůbec vypukla krize na Ukrajině, Ministerstvo dopravy spustilo přípravu dalších PPP projektů, jak na dálnici D35, tak také na železnici v případě modernizace čtvrtého koridoru úseku NemaniceŠevětín nebo také části toho důležitého železničního spojení centra Prahy, Letiště Václava Havla a Kladna. Důležité je, že se do budoucna podaří připravit další. I kdybychom měli kouzelný prsten, tak bychom to nemohli zvládnout za kratší čas a nemohli bychom žádný z těch PPP projektů nachystat pro příští rok, a to nepochybně Karel Havlíček velmi dobře ví. Ale začali jsme s přípravou hned se začátkem našeho funkčního období a ta příprava probíhá.

Zaplatí je v poplatcích dalších let za správu toho příslušného úseku, ale zahrnují pochopitelně i investiční prostředky skryté v následujícím období užívání infrastruktury. V tom se v principu zásadně neliší od jiných finančních nástrojů, jako jsou dluhopisy nebo úvěr EIB. I v tomto případě jde o nástroj, jak investovat, jak zajistit krátkodobý investiční úkol a rozložit financování v čase, na tom se nepochybně shodneme. A víme bezpečně i s ohledem na to, co nás čeká, že budeme muset hledat další nástroje pro financování výstavby vysokorychlostních tratí, a předložíme do Poslanecké sněmovny jak v krátkém období novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, tak také v nejbližších dnech už budeme podepisovat s Evropskou investiční bankou memorandum o onom úvěru, a to, k čemu míříme, je vedle sebe porovnat všechny tyto zmíněné nástroje a rozhodnout se pro co nejvhodnější kombinaci tak, aby zátěž státu byla co nejmenší. Mimochodem, takhle to dělají ty státy, kde se dlouhodobě daří investovat. V tomto ohledu naprosto nechápu tu výčitku. Místo toho, abychom dokázali říct ano, vlastně i na tom předchozí vlády nějak pracovaly. Dobře, nemohly všechno dotáhnout do konce, ale mají ti, kteří přišli po nás, plnou podporu v tom, že když říkáme investice na prvním místě nebo na jednom z prvních míst, tak že se to také bude promítat do konkrétních kroků. Tak my, abychom dokázali z hlediska mixu, té kombinace nástrojů, zvolit pro stát nejvýhodnější variantu, se vydáváme cestou, kterou se zatím vlády nevydaly. A nepochybně je to namístě, protože nás to stejně do budoucna bude čekat a budeme rozhodovat v budoucnu o tom, jak přesně se bude celý ten balík investičních prostředků skládat a jak ho dokážeme opravdu podpořit z jednotlivých forem. To nechci využívat tady k drtivé kritice předchozí vlády, která ho sice založila, ale vlastně ho nevyužila ani jedinou korunou ve prospěch investic. My jsme mimochodem právě v reakci na aktuální situaci spolu s jednáním s Ministerstvem financí, jak zajistit nezbytné prostředky, okamžitě už před létem otevřeli debatu s bankami o tom, co by to znamenalo a jak by bylo možné zajistit finance z tohoto fondu. Odpověď? No, bylo by to možné, znamenalo by to ale stejně úvěrové peníze, které by stát vracet stejně musel. Tak je koncipován Národní rozvojový fond. Tak vedle toho dáváme dohromady celou řadu dalších jiných kroků, které jsou nezbytně nutné i ke zvládnutí energetické krize. To samozřejmě má vliv i na to, co jsme pak schopni využít i z hlediska dalších forem financování. Ale samozřejmě že budeme dál pokračovat v jednání i s bankami a s dalšími subjekty, protože to prostě nezbytně potřebujeme pro další zajištění financí.

No, kdybychom to nedokázali změnit, tak to znamená, že budeme zastavovat stavby, že ohrozíme další plány České republiky. A ano, za daných okolností máme omezené možnosti, ale naprosto nechápu v okamžiku, kdy jsme zdědili výhled 97 miliard, kritiku, která se do nás pouští za to, že hledáme a reálně jsme i našli řešení pro investice v České republice do dopravní infrastruktury, ledaže by to ve výsledku myslel Karel Havlíček jako zdrcující sebekritiku. Pak bych tomu rozuměl, jinak obtížně. A abych se dostal do finále k tomu, co je skryto v návrhu státního rozpočtu. Zodpovědný návrh, který znamená zajištění potřebných investic, závazek pro vládu, že kombinaci různých finančních nástrojů dovedeme do finále, a podnikáme k tomu ještě předtím, než se bude hlasovat v třetím čtení o státním rozpočtu, budeme mít k dispozici i prvotní návrhy z Evropské investiční banky i představu o tom, jak by mohly vypadat ony dluhopisy a jak je také poskládáme. To, kam se vydáváme, jsou samozřejmě státní záruky. Nedokázali bychom získat tak vhodné podmínky, abychom dokázali konkurovat jiným formám.

A je také zcela jasné, že nás do budoucna čeká využívání dalších forem. Když jsme otevřeli jednání s Evropskou investiční bankou, musím říct, že rovnou zmiňovali, že jiné státy tam v předchozích letech už byly před námi a že třeba Polsko, obdivované pro to, kolik dokázalo postavit kilometrů dálnic, právě těch nástrojů využívá velmi intenzivně, protože Evropská investiční banka v tomto smyslu je schopna nabídnout produkt, který významně lépe obstojí v konkurenci jiných produktů, ale zajistí opravdu efektivní financování. Tolik tedy základní představení rozpočtu v kapitole Doprava se zdůrazněním základních priorit investice, investice, jak do železnice, tak do silnic a dálnic, tak také do vodních cest, zajištění finančních prostředků na veřejnou dopravu včetně zajištění prostředků na kompenzaci slev i na další rozvoj veřejné dopravy v dálkové i regionální dopravě, podpora krajů v navýšení příspěvku na silnice druhé a třetí třídy v rozsahu 6 miliard oproti letošním čtyřem, zajištění prostředků na digitalizaci agend a na úsporu administrativy a konečně zajištění také prostředků a pevného zázemí pro bezpečnost silničního provozu, pro řadu důležitých programů a také pro vesmírný program, pro to, aby se Česká republika mohla zapojit do rodiny technologicky nejrozvinutějších zemí světa. Děkuju moc za pozornost i za podporu toho rozpočtu ve třetím čtení. Děkuji.